Děkuji za dodržení času a poprosím paní poslankyni Bereniku Peštovou. A než přijde paní poslankyně, jedna důležitá zpráva, prosím.

Máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych ráda, kdyby pan poslanec Michálek spíš udělal tu systémovost.

Děkuji. A prosím další přihlášenou, paní poslankyni Ožanovou.